Chtěla jsem zařadit třetí bod odůvodním tím, proč tyto dva body.

Pokud byste měli pocit, že ti chudáci na Václaváku jsou normální lidé jako vy, tak se nenechte mýlit.